Dobrý den, kolegyně, kolegové.

V tomto směru jsme také podávali k právě projednávané novele pozměňovací návrh, který by speciální valorizaci ve výši 900 korun nad vládou formulované zvýšení penzí přiznával důchodcům s měsíčním příjmem pod 10 tisíc korun. Tento návrh přijat nebyl, a to hlavně kvůli nesouhlasu stran, které se jinak deklarují jako levicové a sociálně orientované.

A samozřejmě znovu zdůrazňuji špatnou situaci invalidních důchodců.

Jde takřka ve sto procentech o osoby, které si dodatečné příjmy na povinné životní náklady nemohou obstarat žádným jiným způsobem. Velmi často jde o osoby, které velkou část svého disponibilního důchodu musí věnovat na prostředky životně nutné zdravotní péče a léčby. O osoby, které bez dávek sociální podpory či pomoci nejsou schopny hradit náklady na bydlení. Hovořit v souvislosti s tímto návrhem o přílišné zátěži státního rozpočtu je neuvěřitelné chucpe, zejména z úst reprezentantky strany označující se za sociálně demokratickou. Tato reprezentantka paní Maláčová, která je současně ministryní práce a sociálních věcí, dokonce prohlásila, že tento senátní návrh je nepřijatelný i proto, že by mnoho lidí motivoval k předčasnému odchodu do důchodu.

Děkuji.

Tak, pane poslanče, máte slovo.

Jak už tady zaznělo z úst kolegy senátora Miloše Vystrčila, senátoři stejně jako poslanci napříč politickým spektrem podpořili vládu a vyslovili souhlas s tímto předloženým návrhem na zvýšení důchodů.

Takto zní ten pozměňující návrh nebo stanovisko Senátu. V praxi by to pomohlo více než 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu, odcházely do důchodu dříve a jejich celkově nízké výdělky jim neumožnily dosáhnout na důstojné penze. Toto opatření vychází z už dříve prezentovaného návrhu Občanské demokratické strany, tak jak jsme ho tady předložili v prvním čtení, když jsme o něm hlasovali a jednali. Tehdy i nyní jsme chtěli pomoci jasně ohraničené znevýhodněné skupině seniorek, na které vláda při stanovení věkové hranice 85 let jako podmínky pro čerpání vyššího důchodu zapomněla.

Poslanecké sněmovny poděkovat kolegům senátorům za jejich věcný přístup a podporu a za to, že návrh občanských demokratů vyslyšeli. Rád bych současně vyzval všechny své kolegy tady v sále, aby se k této podpoře přidali a pomohli schválit zákon v senátní verzi.

Dovolím si proto ještě několik slov, abych takovým poznámkám předešel a náš postoj blíže vysvětlil. Ta dnes není otázkou pravicovou, nebo levicovou, ale v České republice je to otázka přežití. Stejně tak není rozdíl mezi pravicí a levicí, když přijde řeč na podporu a zajištění důstojného stáří našich rodičů a prarodičů. Protože o zajištění důstojného stáří pro své občany musí usilovat každá vláda bez rozdílu. Některé stačí koupit si hlasy stávajících voličů, jiná se dívá dopředu a chce zavčas přijmout systémové změny, aby mohla důstojně dožít i dnešní mladá generace.

Jde o drobnou a dílčí úpravu, která jednoduchým způsobem pomůže napravit jednu konkrétní nespravedlnost našeho českého důchodového systému. Jako člen ministerské komise pro důchody jsem samozřejmě dobře obeznámen s plány paní ministryně, která místo hledání budoucích zdrojů penzijního systému směřuje svou pozornost v této chvíli právě na napravování jeho nerovností, především mezi muži a ženami, což je nesporně určitě správný počin.

Oproti tomu tento návrh může těm nejpotřebnějším pomoci okamžitě. Je to rychlá okamžitá pomoc a řešení dílčího problému českého důchodového systému.